Je zde vidět, že i historie zcela jasně viděla, že manželství především znamená zápřah pro matku.

Ale naprosto chápu, že to může být předmětem dalších jednání a kompromisů.

A prosím, pusťme tento návrh do dalších čtení právě proto, aby tato pro všechny přínosná diskuse mohla dál pokračovat.

Další faktická poznámka, pan poslanec Feranec.

Skutečně, není to otázka náboženství. A druhá poznámka. No, já si umím představit, že by o tom proběhlo referendum.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Možná děkuju i panu zpravodaji, že tady vede debatu velice korektně, a je otázka otevření všech otázek, které jsou pro a proti.

Pokud se rozhodne nežít na hromádce takzvaně, tak tu možnost také má, ale je to pořád o jeho volbě. Ale homosexuální páry tuto volbu nemají, takže pro mě hodnota volby nebo možnosti si zvolit, jakou cestu zvolím, je natolik vysoká, že naprosto chápu diskuse z jedné strany, z druhé strany, ale to je ten pravý důvod, proč podporuji manželství pro všechny možnost volby.

Ale diskuse musí být otevřená na obě dvě strany, nebo ta možnost poslouchat, na obě dvě strany.